Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem si jist, že není třeba, abych opakoval to, co již bylo řečeno k obsahu této novely autorského zákona. Projednávání ve druhém čtení bylo velice komplikované, což svědčí o složitosti předmětné materie. V průběhu opakovaného projednávání ve výborech bylo načteno velké množství pozměňovacích návrhů, které jednak reagují na skokové navýšení sazebníků kolektivního správce OSA, ale mnoho z nich také navrhuje změny ustanovení zákona, které předmětem novely nejsou. Byl bych velice rád, aby za této situace nezanikl cíl předložení novely vládou, tedy transpozice směrnice, která přináší zásadní zvýšení transparentnosti kolektivních správců. Stojím si za tím, že vládní návrh je zpracován dobře a není žádný důvod pro jeho zamítnutí. Máme před sebou komplikovanou hlasovací proceduru. Nicméně věřím, že jsme společně schopni jí projít a návrh zákona schválit. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji panu ministrovi.